Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi a nyní zatím poslední přihlášená do rozpravy, paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, moc nás tu tedy není.

Měla jsem některé připomínky, které zde už byly řečeny, tak ty už nebudu opakovat. Ale když jsem poslouchala teď ve druhém čtení v obecné rozpravě některé spíš své kolegyně, tak mám pozměňovací návrhy, které se budou týkat podobných věcí. Čili myslím si, že předložímeli to nezávisle na sobě a stejné paragrafy a pozměňovací návrhy ve stejném smyslu, že na tom bude asi hodně pravdy. Na úvod přece jenom řeknu, pocházím z Kraje Vysočina a tady jsem dnes hodně poslouchala o tom, jak jsou důležité i památky tzv. nehmotné kulturní.

Mám vlastně jeden pozměňovací návrh, říkám pouze, o kterém jsme už i s Ministerstvem kultury debatovali, ne úplně jsme došli ke stejnému závěru, ale já si ho tady dovolím zdůvodnit, než se přihlásím ještě do podrobné rozpravy. Tato připomínka, tak jak jsem četla, je v důvodové zprávě, byla již v rámci vnějšího připomínkového řízení, v rámci připomínek krajů dána, podána, byla diskutována, ale nakonec při vlastním projednávání nebyla akceptována, a proto vám nyní vysvětlím, čeho se to týká. Nic víc to neznamená, než zachovat paragraf 19 a 24 věcně tak, jak je tomu doposud.

Je to velice jednoduché, předám pak ještě písemně.

Dosavadní praxe ministerstvu ukládá povinnost opatřit si tato obligatorní stanoviska, aniž by ho omezovala v možnosti opatřit si i další podklady od odborných, vědeckých, uměleckých organizací apod., shledáli je potřebnými pro řádné zjištění skutkového stavu věci.

Hodnocení podkladů, tím chci vyjádřit. Dosavadní praxe tak stanoví krajským úřadům a úřadům obcí s rozšířenou působností přispět do výše uvedených řízení ministerstva podstatnými informacemi, které jsou jim známy z jejich správní činnosti, místní příslušnosti a znalosti problematiky v daném území, čímž mohou výrazně snížit jistou míru subjektivního hodnocení, kterou při posuzování, zda konkrétní věc splňuje podmínky pro prohlášení nebo porušení za kulturní památku, správní rozhodnutí ministerstva z povahy věci samé vždy zahrnuje.

Tím chci říci, tedy už na závěr, že se nejedná o žádný nárůst byrokracie.

Takže vám děkuji, vám všem málo přítomným, za pozornost.

Není tomu tak. Pane zpravodaji? Není tomu tak. Paní kolegyně Lorencová stáhla svůj návrh z té první části obecné rozpravy podle § 93 odst. 2, tedy nemáme o čem hlasovat v tuto chvíli, a můžeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. První v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec František Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, budu velmi krátký.